Je tedy jasné, že odborné školy mají priority v odborných předmětech a na rozdíl od gymnázií na to u jednotné státní maturity doplácejí. Je to spravedlivé?

Závěr.

Děkuji za pozornost. Nyní s faktickou poznámkou pan ministr Plaga.

Ano, samozřejmě nebudu zastírat, že výkladové nejasnosti tam byly. Také nejsem spokojený s tím, že každoročně máme soutěž o to, kdo nachytá Cermat.

Ale přesto.

To je naprosto legitimní debata. Mohu slíbit, že jsem připraven ji vést, protože jenom tak jsme schopni velmi rychle provést některé věci do praxe.

Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážený pane předsedající, vážená vládo, slyšeli jsme tady mnohé k matematice.

Argument pro změnu zákona jsem slyšela pouhopouhý jeden, který podle mého soudu, vážené kolegyně a kolegové, lze uznat. Ano, byla odložena reforma financování regionálního školství, nutno podotknout, že on sám tedy o to usiloval.

Takže shrnuji, za mě zatím pouze jeden základní argument: Ano, došlo k odložení o dva roky.

Vycházelo to a doposavad to vychází ze Strategie 2020 podotýkám, že Strategii 2020 vlastně hned na svém začátku sice schválila vláda ČSSD, ANO a KDUČSL, ovšem připravilo ji drtivě v obsahu, a musím říct, že jsem se tomu věnovala odborně jako právnička a členka různých orgánů, nejenom Legislativní rady vlády, ale samozřejmě také jako odborník na organizaci veřejné správy, minimálně po dobu deseti let.

Proč to říkám? To v žádném případě.

Není to žádný výmysl. Co se týká komparací s těmi ostatními zeměmi. Ano, má pravdu Martin Baxa vaším prostřednictvím, když říká, že ne v celé Evropě nebo na celé Zemi je to stejně.